Děkuji vám za pozornost.

Nyní je na řadě přihlášený pan poslanec Pavel Svoboda. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi jen stručně dojmy jako členovi mandátového a imunitního výboru.

Dovolte mi klíčové sdělení nebo podtržení toho zásadního faktu my tady nerozhodujeme o vině, trestu a tak dále. To náleží soudu, nezávislému soudu, a já věřím, že takové soudy v této republice máme. Za pozvání paní předsedkyni Válkové prostřednictvím paní předsedající děkuji, že ho pozvala na zasedání mandátového a imunitního výboru. Pan poslanec se nedostavil, poslal dopis. To za prvé.

A pokud vyšetřovatel, státní zástupce i mandátový a imunitní výbor stojí v jedné lajně a tvrdí ano, stalo se to, tak nemám důvod tomu nevěřit. Děkuji za pozornost. Zatím posledním přihlášeným je pan poslanec Karel Haas. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji mnohokrát za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se pravděpodobně, podobnými slovy jako kolega Radek Vondráček, vaším prostřednictvím, vešel do faktické, ale raději... kdybych to chviličku přetáhl. Buď tři, nebo čtyři body. První bod.